Vy jste něco přečetl a povýšeně a arogantně odešel.

Děkuji za slovo. A to právě proto, že ti, kteří měli přijít, nepřišli.